Já bych jenom chtěl říct a reagovat na jednu věc, a to je, my nevíme, jak tady bude covid dlouho. A představte si, že mezi námi jsou lidé, kteří jsou pomalu celý rok doma, a k tomu mají nárok na dovolenou. A představte si reakci zaměstnanců, kteří chodí do práce. To je tak neuvěřitelný tlak na ty zaměstnance, kteří pracují a vědí, že když nepůjdou do práce, že ta firma okamžitě už skončí. A teď přijde ještě to, že přidáme pátý týden, tak jsme skončili. Nikdo z nás neví, kdy covidová doba skončí, a my už dneska chceme hovořit o účinnosti. Nikdo z nás neví, jaké následky která firma ponese a jak dlouho bude řadě firem trvat, že se vzpamatují, a my už dneska mluvíme o účinnosti. Jenom to ukazuje na to, že to nemáme prodiskutováno, že prostě nemáme ujasněny věci tak, aby naše česká ekonomika na to nedoplatila. Já bych chtěl všem vzkázat, že všem podnikatelům nebo odpovědným zaměstnancům jde především o zaměstnance, a především o to, aby udržel to pracovní místo. Já říkám, máme 200 lidí. Je to jejich celoživotní dílo, jsou tady s námi.

A teď navážu na to podstatné.

Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jiří Bláha, poté pan předseda Válek. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji za diskuzi a musím na ni reagovat, protože prostě jestliže řeknu A, musím říct B. Veškeré firmy, které dávají tyto benefity, tak je dávají proto, že vědí, proč je dávají, a my jim tu možnost sebereme. Na druhou stranu jsem tady o tom hovořil. Ti malí, kteří na to nemají, tak dávají jiné benefity, to, že pracovní doba je podle přání těch zaměstnanců.

To v těch velkých nejde. Takže když dáme všem pět týdnů, tak ti malí se z toho složí. A pak tady máme jednu významnou věc. Mluvili jste o statistikách. Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Asociace malých a středních firem zastupují většinu firem a podnikatelů v České republice a oni říkají: Jsme zásadně proti! Proč jsou zásadně proti? Oni mluví hlasem zaměstnavatelů, kteří dneska už dávají těch pět týdnů, a přesto jsou proti. Navrhuji, aby se bod vrátil do druhého čtení. Děkuji. Ano, děkuji. Pan předseda Vlastimil Válek, poté pan poslanec Grospič faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající. Budu stručný.

Tak opravdu bych chtěl slyšet od někoho, kdo ty informace má, velmi bych si toho vážil, ten důvod, proč 15 % firem plus minus tedy není schopno nebo ochotno, jestli je to určitý segment trhu, nebo je to nějaká struktura firem, co ty firmy mají společného. Jak jinak chcete seriózně rozhodovat, když nevíte, co je důvod, proč těch patnáct... A jenom tady všichni, co tady vystupujete, tak říkáte, že pět týdnů ve vašich firmách je, pokud je vlastníte nebo tam pracujete, tak já bych také chtěl slyšet těch 13 %, 15 nebo kolik to je, co nemá těch pět týdnů dovolené, co je ten důvod. Ať řešíme příčinu, ať řešíme ten důvod, ať ti lidé si opravdu tu dovolenou mohou vzít.

Chceme zkrátit pracovní dobu?

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji moc, pane předsedající.

To je holá skutečnost.